Nic! Vůbec nic. Poslední strana je ten harmonogram uvolňování. A na první pohled bychom mohli říct výborně, máme plán.

Tak minulé pondělí mohly probíhat svatby do deseti lidí za specificky hygienických podmínek.

Kolik tam může být, pokud je ta mše součástí obřadu, kolik tam může být lidí? Nevíme.

Slíbil jsem opavským provozovatelům těchto restaurací, že se zeptám. Někteří mají zahrádku před restaurací a někteří mají zahrádku za restaurací. Mohou otevřít, nebo ne?

To není normální.

To znamená, všichni půjdou do té fronty k tomu okénku.

Nebo jak to bude? Myslím, že je vrcholem mluvila o tom paní poslankyně Černochová že v deset večer oznámíte, že od půlnoci platí parkovací zóny.

Kde je ministr školství jen tak mimochodem celý den?

Celému jednomu, resp. třem ročníkům jste sebrali jednu šanci dostat se na vysněnou školu. Není k tomu žádný důvod. Ani zdravotní, ani ekonomický. A ministr školství je někde zavřený. Asi dobrovolně. Tomu taky nerozumím.

A že tam je zmatek!

Je to v tom materiálu? Bohužel, není to tam. Já tomu nerozumím. Ale je logické, že nemůže se každý občan zeptat přímo ministra vnitra. Přeshraniční styk. V Moravskoslezském kraji majetky, tři kilometry, vidím na ně, nemůžu tam, mám tam rodinu. Nikdo neví, jak to bude. Ale oni vlastně nevědí.

Dostávám se k ekonomickým opatřením.

Bezesporu co je podpora začínám pozitivně co je podpora živnostníkům, je odpuštění zdravotního a sociálního pojištění na šest měsíců. To je skutečná podpora. Budu vycházet z čísel, která dala vláda, zhruba 8,2 miliardy zdravotního pojištění a 15,1 miliardy sociálního pojištění. Je to v těch tiscích, které jsme projednávali. A je to dobře. A za to vládu chválím.

To je sociální dávka. Je logické, že to vláda navrhla a Sněmovna schválila. Jsou zavřené školy a někdo se musí o ty děti starat. Je to dobře, že to bylo schváleno. Nakonec i opozice podpořila i ten návrh, který nevycházel z jejích představ. Lépe 60 procent než nic.